Hezké a příjemné dopoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové.

Tehdy jsem toto téma projednával s koaličními partnery a především ministr financí byl proti z důvodu výpadku příjmu do státního rozpočtu a dnes navrhuje snížení DPH jen pro pivo. Ať si o tomto kroku udělá každý obrázek sám. Pokud chceme jednat racionálně a opravdu ve prospěch lidí a nejvíce ohrožených skupin společnosti, pak budu chtít, ať snížíme DPH u potravin, protože to reálně pomůže rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nižšími příjmy.

Tolik tedy citace pana Mariana Jurečky.

Jiný průzkum agentury Median pro Českou televizi zase říká, že 56 % oslovených živnostníků a podnikatelů má obavy ze zavedení elektronické evidence tržeb. A z čeho mají tito podnikatelé, podotýkám, oprávněnou obavu? Dotázaní se bojí hlavně zvýšené administrativy, vysokých pořizovacích nákladů na nový přístroj, ale i možného zneužití posílaných dat. Opakuji: zvýšení administrativní zátěže, pořizovací náklady a zneužití dat. Další výrok pana Babiše byl, že firmy chtěly kontrolní hlášení. Opravdu to chtěly firmy? Dle průzkumu pro společnost Deloitte se dvě třetiny firem, tedy 66 %, shodly, že zavedení kontrolního hlášení bude představovat nárůst administrativy a časovou náročnost. A opět jsme u toho, větší administrativní zátěž. Pan Babiš také prohlásil, že Finanční správu zajímá jen párování faktur, nic víc. Jako jeden z důvodů uvedl karuselové obchody. Mimoto se také pochlubil, že již v současné době má Ministerstvo financí nástroj na odhalování této trestné činnosti. Díky nim odhalili jeho zaměstnanci podvod 130 firem za téměř 4,5 mld. A to je směr, kterým bychom se měli dále ubírat. Velké sítě firem, které ve velkém krátí daně, ne drobní živnostníci na obcích a malých městech. Ono postačí, když jedna velká firma má několik firem najednou a také si mezi nimi může snižovat daňový základ.

V průběhu celého pořadu také pan ministr uvedl řadu nepřesností a nepravdivých informací, že stále snižuje daně, že dříve se jen zvyšovaly, že nebyla žádná ekonomická krize.

K tomu bych chtěl uvést, že pan Kalousek byl první, který zavedl transformaci Finanční správy, která funguje v podstatě dodnes. Dále tvrdil, že jsme neudělali nic pro výběr daní, ale myslím si, že to, že se dneska vybírá více peněz na daních, není zásluha této vlády, ale je to především zásluha našich šikovných podnikatelů a toho, že ekonomika opravdu roste nad míru, než se původně počítalo.

Já věřím, že pan ministr na to bude pamatovat i v příštích letech a opravdu rozpočtové určení daní pro obce a města posílí, stejně jako se posílilo pro kraje.

Máme svůj vlastní návrh, který sice není přijatelný pro koalici, ale máme řešení, a to prosazení jednotného inkasního a kontrolního místa, které by vedlo nejenom ke zvýšení výběru daní, ale také by zjednodušilo celý systém výběru daní a kontroly.

Předně říkám, že vždy vítám, když je Česká republika v některých věcech v rámci vyspělejších sousedů napřed.

Děkuji vám za pozornost. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a poté pana poslance Koskubu. Pan poslanec Kučera ruší svoji přihlášku, prosím tedy pana poslance Koskubu.